Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom Plenarne sjednice. Pojedinačna rasprava, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani gospodine podpredsjedniče, kolegice i kolege. Nema nam tu predlagatelja, nema veze. Ovdje je rečeno u raspravi od jednog kolege da je rad Imunološkog zavoda u smislu upravljačkih struktura i menadžmenta stalno pratio sukob nadležnosti DUUDI-ja, HZZO-a, raznih ministarstva koji su imali u portfelju Imunološki zavod. Ja vam u tu teoriju ne vjerujem. Ja vjerujem da je to dozvoljena igra i da se cijelo vrijeme u tim strukturama odigrala igra predloži rješenje, odnosno daj ideju, a druga strana će blokirati rješenje i onda se u tim strukturama je bilo razmatranje tko je moćniji, tko je jači, tko je pametniji. Naime, u toj strukturi, ove 3 ima interesa oko nekretnina, ima interesa oko uvoznih lobija, farmaceutske industrije, a najmanje ima interesa oko vlastite proizvodnje jer ona traži upornost, rad, požrtvovnost, dugoročno odricanje. Tako da strateška pozicija Imunološkog zavoda nikada nije definirana, bez obzira koja je Vlada bila na vlasti, nego se stalno igrala ova igra sukoba nadležnosti, ja sam htio, ali mi nisu dali ovi drugi, evo htjeli su ova dva, ali ovaj treći je opstruirao. Naravno da su neki ljudi u tome na početku i zaradili, a nakon početka u ovih drugih zadnjih 10 godina su neki drugi zaradili, oni koji su proizveli uvoz svega ovoga što je nekad Imunološki zavod radio. Prema tome, želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji smo sudjelovali u ovom radu istražnog povjerenstva, mislim da je ovo i za nas jedna životna pouka, nažalost nećemo moći puno pomoći Imunološkom zavodu i ja bih volio da se ta proizvodnja oživi, bio bih sretan da to doživim, ali opet ponavljam, nisam optimista, imamo jedno zadovoljstvo zajedničkog putovanja u okviru ovog našeg istražnog povjerenstva, ali nažalost nikakvo zadovoljstvo rezultata. Nismo ni mislili da ćemo biti istražitelji, da ćemo biti policajci, nego da ćemo utvrđivati činjenice, utvrdili smo ih, nažalost puno je procesa već zatvoreno, pokriveno, a novi ne otkrivaju stare stvari. Mogao bih se složiti sa kolegom Bunjcem da možda više od svih onih zakona o nepravilnosti u privatizaciji i o ne zastari bi pomoglo doista jedan zakon o porijeklu imovine, on bi puno toga rekao o proteklih 27 i više godina u RH. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hrelji. Sljedeća rasprava poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče. Dakle danas je pred nama izvješće povjerenstva i povjerenstvo je napravilo kronologiju što se dešavalo u Imunološkom zavodu i to je jedna dobra kronologija što se dešavalo, što se u Imunološkom od '90ih pa na ovamo izdešavalo. Problem Imunološkog zavoda počinje '90ih kada su akademik Silobrčić i ministar Hebrang odlučili da se Imunološki zavod privatizira. I tada je meta su bila cjepiva jer su to bila tada u to vrijeme cjepiva koja su bila priznata od Ujedinjenih nacija i sa tim cjepivima, osim naše djece, cijepila su se i djeca u Africi, Aziji i Imunološki zavod je funkcionirao na vrlo pozitivnim osnovama, bilo je prihoda i očito da tada je bio veliki zalogaj da se to privatizira i da se taj Imunološki zavod onda stavi pod privatne ruke. Međutim, ustrajnošću radnika i ljudi izvan Imunološkog zavoda to se ipak nije desilo, ali je napravljena šteta Imunološkom zavodu jer se on dalje nije razvijao, niti se omogućavalo da Imunološki zavod bude ono što je i zbog toga se onda s vremenom nesposobnošću ili sposobnošću uprava razno raznih gubilo proizvodne dozvole, gubile su se dozvole za izvoz, posebno cjepiva, nije se unapređivao sam proces proizvodnje derivata plazme, iako se mora kazati da je plazma hrvatskih dobrovoljnih darivatelja krvi jedna od najsigurnijih i najboljih u Europi, naša krvna plazma je sigurna i to nas je tamo '80ih i sačuvalo od epidemije AIDS-a u Hrvatskoj kod bolesnika koji boluje od jedne teške krvne bolesti koja se zove hemofilija, nedostatak faktora 8 ili faktora 9. Svugdje u svijetu je incidencija AIDS-a kod tih bolesnika bila izuzetno visoka, a u Hrvatskoj je bila jedna od najnižih baš zato što smo koristili preparate iz naše plazme, dakle iz naše plazme, od plazme dobrovoljnih darivatelja iz Hrvatske. Pokušavalo se na više načina razriješiti problem Imunološkog zavoda i ovo povjerenstvo također nije dalo onaj rezultat koji se trebao očekivati, a to je dati smjernice u kojem pravcu to treba rješavati. Povjerenstvo je konstatiralo stanje da li će tu biti nekih kaznenih prijava neće biti, da li će biti zastara, neće biti, to ćemo vidjeti, ali ostaje i dalje problem Imunološkog. De facto, te 3 vrijednosti su ga i očuvale da ga se ne rasčerupa u onoj privatizaciji '90. A to je plazma, cjepiva i nekretnine. Osnovana su povjerenstva, prvo povjerenstvo koje je radilo u Imunološkom, gledajući način kako spasiti Imunološki zavod i unaprijediti proizvodnju, nije dalo nikakve rezultate. I tu je ona Chercilova ako ne znaš što ćeš napraviti, napravi povjerenstvo i onda ćeš na taj način stvar staviti pod tepih, stvar će se s vremenom smiriti, ali Imunološki zavod je zavod koji je prevažan za Hrvatsku i to je nešto što i ovaj Dom treba raspraviti, ali kažem, od saborskog povjerenstva se vjerojatno nije ni mogao dobiti zaključak ili prijedlog što napraviti dalje sa Imunološkim zavodom? Ono što je činjenica je da Imunološki zavod ima perspektivu. Ono što je činjenica da Imunološki zavod treba Hrvatskoj, ono što je činjenica da Hrvatskoj trebaju preparati iz hrvatske plazme. Ono što je činjenice Hrvatska treba svoja cjepiva, jer to su jedni od najboljih sojeva, sa najmanje nuspojava. Na ovoj lokaciji u Rockfellerovoj je to praktičko nemoguće, jer je nemoguće zadovoljiti sve one kautele koji zahtijevaju dobra proizvođačka praksa i to jednostavno u onim starim zgradama u Rockfellerovoj je praktički nemoguće. I na te 3 premise, 4 bi trebalo graditi budućnost Imunološkog zavoda, a budućnost Imunološkog zavoda je očito da taj Zavod bude državni zavod. Greška je napravljena 2012. kada je bio ministar zdravstva Rajko Ostojić i ministar gospodarstva Čačič kada se Imunološki zavod koji je bio javna zdravstvena ustanova, našao odjedanput kao trgovačko društvo u Ministarstvu gospodarstva i to je greška. Ta se greška pokušavala dalje ispraviti nakon toga, ali očito nikada nakon toga, da bi se Imunološki zavod postavio na zdrave noge. Zahvaljujući radnicima, sinikatu, Imunološki se održavao do sada, ali što imamo? Imamo sada Imunološki koji je javna zdravstvena ustanova, gdje su radnici i brend i imamo opremu zgrade i sve ostalo koje je ostalo u Imunološkom zavodu d.d. Ono što je put, ono što ja smatram da te stvari treba riješiti jednim posebnim Zakonom o Imunološkom zavodu, jer smatram da je to jedini put na koji možemo preskočiti sve ove probleme koje imamo do sada. Jer bez toga Imunološki zavod će biti osuđen na daljnje odumiranje. I ovo drugo povjerenstvo, koje eto, se najavljuje u medijima, kao spasonoško za Imunološki zavod, nije spas. Cilj toga i tog sporazuma između grada i vlade je samo ovladavanje onim nekretninama, odnosno zemljištem u Rockfellerovoj koji vrijedi stotine milijuna kuna. I malo je čudno da bi Grad Zagreb, koji je ono, po zadnjim izvješćima je u gubitku 380 milijuna, mogao biti financijer koji će naći još dodatnih 100 milijuna kn, da bi pokrenuo negdje proizvodnju. Grad Zagreb niti ima menadžment, niti ima kadrove koji to mogu pokrenuti. I to je ono što treba znati. Ako se nastavi tim putem i Vlada pristane na to, ono što će se desiti, da će Imunološki zavod nestati, radnici će se pozapošljavati po Gradu Zagrebu, Holdingu ili nastavno Zavodu Andrija Štampar, a nekretnine odnosno, zemljište će Grad Zagreb, onda prodati onima koji daju najveću cijenu i na taj način će se zaraditi, a da za državu i za građane nećemo imati nikakve koristi. Opet napominjem, vrijednost Imunološkog zavoda, cjepiva, serumi, nekretnine, krvna plazma, je nešto što treba sačuvati, što država i vlada treba shvatiti i sada je vrijeme, da kada je oporavak ekonomije, da Vlada stane oko toga i da se osnuje Državni imunološki zavod. Sve druge primjedbe koje idu za time da je to skupo, da je jeftinije izvoziti plazmu i onda dobivati preparate iz Austrije ili neke dr. zemlje, da je bolje uvoziti tuđa cjepiva, da je obilje uvoziti tuđe serume, pada u vodu, jer je to sve skupo. Imunološki ako se postavi na svoje noge, će za 5 ili 10 g. vratiti sve ono što se u njega uložilo i ne samo to, nego će Hrvatska biti zemlja koja će imati svoju plazmu, svoja cjepiva i koja će imati ono što je imala i prije '90. a to je Imunološki zavod koji je bio poznat na svjetskoj razini. Ne treba dozvoliti da uništimo ono što je još uvijek ostalo u Imunološkom zavodu i mislim da je ovo povjerenstvo dobro detektiralo probleme, ali da je ostalo nejasno što i kako dalje sa Imunološkim zavodom. Ono što opet napominjem to je prevažna institucija, da bi je na takav način raskrvčili, da bi je ugasili, samo zbog nekih nekretnina koje se nalaze u Rockfellerovoj. I vjerojatno nas slušaju radnici Imunološkog danas i očekuju od nas da im damo soluciju i da im damo nadu da neće ostati na cesti i da im damo nadu da Imunološki će nastaviti i dalje, a jedina nada je čvrsti stav ovog Doma, ali i Vlade da Imunološki mora ostati dalje. Hvala poštovani potpredsjedniče. Da, evo na tragu upravo toga što ste rekli i ja sam se htjela dotaknuti upravo da vrijednost Imunološkog zavoda je ogromna, a prvenstveno kada pođemo od toga da do plazme dolazimo na način da je zapravo prikupljamo od dobrovoljnih davatelja krvi i ta plazma koja je zapravo ljudsko zlato i koje bi nam trebalo biti pokretač svega da od nje stvorimo ono što treba i čemu ona služi. Moram napomenuti da plazma se čuva pod određenim uvjetima i sada dakle, uvjeti, temperatura i sve ostalo, to vi bolje znate kao liječnici i dakle, i sada se troše određeni resursi da bi se ona kao takva sačuvala, ali ima isto tako svoj vijek trajanja. Tamo smo u našim konstatacijama je kroz povjerenstvo rečeno da je plazma bila čak dijelom i prodana itd., zapravo ona koje je već bila na isteku roka trajanja i poslužila je za korištenje odnosno sredstava od toga su utrošena za podmirivanje obveza prema dobavljačima i sl. Ja želim napomenuti da je tijekom 2013., a to ćete se dobro sjetiti da je Agencija za lijekove i medicinske proizvode zapravo uskratila davanje proizvodne dozvole za proizvodnju lijekova iz ljudske krvi, ljudske plazme i seruma životinjskog podrijetla i davanje isto tako dozvole za proizvodnju bakterijskih cjepiva. Da bi 2015. Ministarstvo zdravstva zapravo to ukinulo i vratilo na ponovni postupak, što znači da su postojali problemi i tada i još uvijek postoje da se uvjeti u kojima se proizvode svi ti serumi i lijekovi zapravo nisu primjereni i to je ono zbog čega smo svi zapravo bili na jedan način i konsternirani da se o tome nije vodilo računa i da se nije, bez obzira tko je bio uprava, tko je bio nadzor, da nisu osiguravali kontinuitet poslovanja, a time i svojih radnim mjesta i na stranu to što je to, što je Zavod kao Zavod sa svim kvalitetama i značajem važan i strateški i svekoliko za nas i za RH. Ono što još moram reći da je ostalo dio onih dionica malih dioničara kojih je potrebno zapravo isplatiti. U ovom modelu koji se predlaže sada, udio grada i same Vlade bi bio 50:50 uz pretpostavku da će se svi mali dioničari isplatiti jer nemojte zaboraviti da Imunološki zavod, njegove dionice su kotirale na burzi. Prema tome, ako se želi sa burze zapravo isključiti, prije toga se moraju sve ove pretpostavke na jedan način stvoriti i isplatiti dioničare koji će na taj način pristati na određenu cijenu prema onome kako je kotacija. Ono što je dobro u svemu tome da je upravo ta plazma, ono što sam i prije spominjala važna da ne možemo zanemariti činjenicu da naše područje je ovisno i vrlo značajno da imamo toliko plazme, a da EU nema dovoljno odnosno da zadovoljava 40% svojih potreba sa svojom plazmom, a ostatak zapravo kupuje ili uvozi sa drugih područja, što je onda puno veća opasnost od širenja zaraznih bolesti, što ste već i vi napomenuli u svojim raspravama. Dakle, ono što je isto tako značajno da normalno od kapaciteta koji su sada i koji su poznati, poslovnih prostora u Rockfellerovoj i u Brezju, tamo je postojao i još jedan vlasnički spor. Ovdje znamo da postoje nekakvo suvlasništvo u smislu korištenja kapaciteta ostalih, a pogotovo ja mislim Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zajedno sa Imunološkim, ali sve je to rješivo ukoliko postoje kvalitetni dokumenti, a vidjeli smo iz onog što nam je dostavljeno i po procjenama da je toga, to se može razdvojiti, sigurno da određena proizvodnja ne može se nastaviti u ovim postojećim uvjetima, sigurno tehnološki uvjeti traže nova rješenja, ali mislim da ne bi trebao biti osnovni motiv ovo što se spominje da je to dočepati se samo poslovnih prostora. Da, oni imaju svoju vrijednosti, svakako da onaj koji ulaže da će od toga djelomično htjeti na jedan način nadomjestiti svoj dio kapitala koji ulaže, ali u svakom slučaju motiv moraju biti ovo što smo rekli cjepiva, plazma, trebaju biti sigurno one vrijednosti koje nam uvelike znači za strateško promišljanje kao države i da će se na drugi način ponovno iznaći mogućnost da se novi kapaciteti možda izvan samog Zagreba osposobe, izgrade, kako bi se nastavilo s proizvodnjom, kako bi se zaposlilo dio ljudi i kako bi se razvijala sama ta tehnologija. Kada smo se spominjalo plasman, ne znam u Indiji, da, kad usporedimo Indijsko tržište od milijardu i pol stanovnika, onda sigurno naše tržište i ono što smo mi u mogućnosti napraviti, ne kažem da nije pogriješeno na način da se nije težilo da se pridobije to tržište, da mi plasiramo gotovi proizvod, a ne da prodamo cjepivo, prema tome, evo to je sigurno u ono doba nije dovoljno promišljeno ili nije dovoljno razmišljeno o tome što to može proizaći i sigurno da je jako važno da o tome vodimo računa. Zahvaljujem kolegici Perić. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Koja je logika da grad Zagreb ulaže 100 milijuna u nešto što za građane grada Zagreba je dijelom korisno, ali je korisno za građane cijele Hrvatske i zbog čega bi država uzimala partner grad Zagreb jer ako će se graditi novi pogon, on će se graditi negdje izvan Zagreba na nekakvoj drugoj lokaciji jer to zahtijeva posebnu zgradu i sve ono što ide uz to. I da logike očito tu nema i da logika je očito da se samo vlada nekretninama u Rockfellerovoj, to što je jedini interes grada Zagreba, nije interes da se pokrene proizvodnja, ali me čudi zbog čega je Vlada pristala na to i koji je interes Vlade jer bi interes trebao biti da Hrvatska ima državni Imunološki zavod. Zahvaljujem. Odgovor kolegica Perić, izvolite. Pa logično je da grad Zagreb ulazi u to ako je kao partner neki grad, ne bi bilo logično da je to neki drugi grad u kojemu ne postoje te nekretnine. Dakle onaj na čijem prostoru se nalaze nekretnine, normalno da ima interesa i normalno da će kroz dio svega toga vratiti dio svoje investicije, a na ovaj način zapravo se omogućava da i jedni i drugi imamo koristi od toga. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Govorili ste o krvi i krvnim pripravcima, znamo iz svjedočenja, iz istraživanja od više direktora da su krvni pripravci nešto gdje bi se najprije i najlakše moglo ponovno obnoviti proizvodnja. Dakle imamo tu prije svega grad Zagreb koji je velika baza ljudi koji dobrovoljno daju krv, dakle ako bi cijena te ulazne sirovine krvi ostala dakle 0 jer ljudi doniraju besplatno i ako bi se malo proširilo možda na okolne zemlje prikupljanje krvi, dakle govori se da bi čak moglo biti profitabilno. To smatra većina ispitanika, tako da upravo krvni pripravci, odnosno prerada krvi u krvne pripravke je nešto gdje bi najprije i najlakše i najefikasnije se moglo pokrenuti Imunološki zavod. Onda bi se poslije nagrađivala virusna cjepiva, bakterijska, možda interferon ili recimo protuotrovi, znamo da smo ostali bez protuotrova. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Siniša Varga, izvolite. Evo ja sam došao tu na pojedinačnu raspravu da ja i kao svjedok na samom povjerenstvu i kao kolega tu u Saboru da pohvalim kolegu Sinčića na inicijativi i radu samome povjerenstvu i svim članovima povjerenstva i moram reći da su jako profesionalno se svi odnosili kada sam ja svjedočio na samom povjerenstvu i iz tog razloga bih htio nadić se iznad uvreda koje sam pretrpio prije otprilike sat vremena i o tome neću više raspravljat. I pogotovo bih htio nešto naglasiti, da i sami zaključci iz samog povjerenstva nažalost nisu otkrili nešto o čemu sam govoril i na samom povjerenstvu i što sam govorio više puta javno i o tzv. nevidljivoj ruci koja upravlja cijelim procesom i vezan za Imunološki zavod. Znači u tih 6 godina sam se borio sa svakojakim vjetrenjačama u sustavu zdravstva, sa raznim sinekurama, sa raznim ajmo reć skoro i mračnim dijelovima sustava zdravstva, ali vjetrenjače veličine Imunološkog zavoda stvarno nema presedana i to je nevjerojatno da tolki dugi niz godina ta tzv. nevidljiva ruka upravlja tim procesom i sustavno uništava taj zavod iz svojih interesa i ja nisam nikad uspio saznati tko je ta nevidljiva ruka, a nije niti povjerenstvo kroz svoj rad nažalost uspio identificirati tko je ta osoba ili skupina osoba. Što sada? Pred nama je sada prijedlog grada Zagreba, kolega Vardaj je govorio vezano za to i to je nešto što grad Zagreb sa ulaskom u ulaganje u sam Imunološki zavod i nije definirano koji dio, da li grad Zagreb ulaže u Imunološki zavod dioničko društvo ili grad Zagreb ulaže u Imunološki zavod, Državni zdravstveni zavod. To su dvije različite ustanove. Danas je svibanj 2018. Od tada taj status quo se održava. Na samom povjerenstvu sam govorio da mi je žao da nije se obistinilo moje intencija da u tom vremenu čekanja da se stvar riješi da nije uložen novac u edukaciju samog osoblja da oni postanu da se dalmatinski izrazim, ruzinavi u svom sjedenju u prostorijama Imunološkog zavoda ne radeći svoju osnovnu djelatnost. Ja sam imao određene razgovore sa farmaceutskom industrijom u Zagrebu i okolici da preuzme radnike na posudbu iz razloga da oni tamo izučavaju nove metode i bilo je suglasje za to. Međutim, smjenom vlasti nije došlo do nikakvog napretka vezano za Imunološki zavod sad već skoro punih dvije godine, dvije godine i dva mjeseca. I sada je pitanje što i na koji način dalje. Novi prostori, gospodo, za farmaceutsku industriji znači dobra proizvođačka praksa i ishođenje licence je minimalno 3 godine, u RH to najčešće traje oko 5 godina. Znači, od dana kad se donese odluka, od dana će premijer i gradonačelnik grada Zagreba polagati kamen temeljac novog proizvodnog pogona, od tog datuma će proći minimalno 3 godine do 5 godina za uspostave prve proizvodnje odnosno prvog proizvoda koje može tržišno plasirati. I to je nešto što je, mi smo bili svjesni toga i to je bio osnov intencije za osnivanje Državnog zavoda zato jer sa ljudima morate ih održavati, morate ih opskrbiti sa redovitom plaćom, ali isto tako ih morate motivirati za ostanak u Imunološkom zavodu i kontinuirano da imaju napredak u svojim karijerama. Nažalost, kažem, zadnje 2,5 godine se ništa ne dešava po pitanju Imunološkog zavoda, ljudi s kojima sam ja razgovarao koji rade u Imunološkom su frustrirani na svoj status i to je nešto što smatram da nije fer niti prema njima i to je nešto što podhitno se mora poduzeti. Evo, ja dajem taj prijedlog i vama sa vladajuće strane da Vlada kao nositelj Državnog zdravstvenog zavoda odnosno odgovornost Ministarstva zdravstva da osobe upute prema u dogovoru sa farmaceutskom industrijom da dalje izučavaju svoj zanat i na taj način stječu nova znanja koja su u međuvremenu izgubili. Vezano za to pitanje se može isto tako i spomenuti da je, ako se sjećate, oko 15 tvrtki su dali svoje inicijalne iskaze, interese za kupnju Imunološkog zavoda. Osnovni argument zašto nisu, zato je nedostajala ispravna dokumentacija za proizvodnju proizvoda od strane Imunološkog zavoda, a sam pogon kao takav ne zadovoljava potrebe odnosno GNP certifikate da može se i dalje nastaviti u brzom tempu izgradnja. Dakle, niti jedno trgovačko društvo, investicijski fond ili bilo tko tko se bavi sa investicijama ne želi čekati tih 3-5 godina za uopće početak proizvodnje, a kamoli tek povrat investicije na tako dugom roku. Prema tome, sve priče dal je to bila dobra ideja ili nije, u datom trenutku boljeg rješenja kao takvog nije bilo za spas preko 100 zaposlenika Zavoda i da se to riješi na taj način. Zašto nije se desio prijenos imovine i obveze u krajnjoj liniji, na Državni zavod od D.D.-a, e to moramo pitati opet tu nevidljivu ruku. Ja se nadam da sluša i da nas prati na svojim malim ekranima.

To je spriječeno na svim mogućim načinima koje je se moglo sa izrazito birokratskim žargonom i zavrzlamama koje su već ranije bilo rečeno i govoreno, ali to je nešto što bez obzira na to imate pred sobom sada Državni zavod, imate osoblje koje je voljno i željno raditi. Predlažem još jedanputa, angažirajte u farmaceutskoj industriji da oni steknu nova znanja i da ih održavaju i bez obzira da li sa gradom, bez grada da pokrenete postupak jer to će biti barem prvi korak nečega da radi Ministarstvo zdravstva. Evo, ja svaki dan čitam i gledam mail-ove od e-savjetovanja i željno iščekujem prvi zakon bilo kakav iz Ministarstva zdravstva od veljače 2016. godine. Mi smo sada u svibnju 2018. Niti jedno zakonsko rješenje nije došlo iz Ministarstva zdravstva već skoro pune dvije godine. I to je nešto što smatram da je deplasirano. Barem počnite rješavati Imunološki zavod koji je pred vama. Imate sredstva, imate suficit u državnom proračunu, mala su sredstva potrebna da se to riješi. Imate druge državne zavode koji imaju ogromne parcele i izgradnja može početi maltene trenutno. Ne vidim nikakvog razloga zašto za sustav zdravstva stagnira, stoji na mjestu i apsolutno se ništa ne radi i to dijeli onda s time isto tako i Imunološki zavod. Smatram da to nije fer prema hrvatskim građanima, nije fer prema zaposlenicima Imunološkog zavoda i krajnje je vrijeme da se primite posla.

Imali smo dignute pločice za dvije replike, ali nažalost i kolega Sinčić i kolega Mrsić na temelju članka 235. ste iscrpili mogućnost replika jer ste već 3 puta replicira po ovoj točki dnevnog reda tako da zaista mi je žao. Prelazimo na raspravu, završnu, u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj, izvolite.

Kao što sam rekao u pojedinačnoj raspravi, nadam se da nakon ovoga povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja o financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda da više nikad neće vrijediti ona parola ostavimo povjerenstvo da se u biti to stavi sa strane. To je kao bilo do sada u pravilu i narječju svih povjerenstava koje smo naveli, malo koje povjerenstvo je bilo ili nije spriječeno, kao što u slučaju Agrokor da se otkrije, ali svakako sad to izlazi u javnosti. I ovdje treba naravno pohvaliti cijelo povjerenstvo na čelu sa gospodinom, našim kolegom Sinčićem koje je odradilo jedan ogroman posao i u biti dalo nam materijale koje trebamo izučavati i vidjeti kako se Hrvatskom državom upravljalo. Znači kao što je rečeno od političkih utjecaja, od pogodovanja, od toga da se u biti zanemario privatni, ovaj javni interes, da je bio ispred privatnog, tu se spominju brojni i akademici i stručnjaci koji su trebali odraditi svoj posao u javnom interesu, a nisu, a također i nefunkcioniranje države. Međutim, danas kad gledamo cijelu tu priču oko Imunološkog zavoda ona moramo kazati da je to očito i utjecaj razno raznih lobija koji imaju utjecaja i na, uvoznih lobija jel Imunološki zavod je radio pripravke i cjepiva koja se nisu tribala uvoziti, nažalost sad prestajanjem njega Hrvatska ima ogromne štete i nedostatke tih cjepiva i svega što je proizvodio. Čuli smo da se očitala plazma, da je ostalo još u Imunološkom plazma, cjepiva, nekretnine, bojim se da nisu neki pod krinkom spasa, tu sam rekao spasa Imunološkog bacili šape na vrijedne nekretnine, na to tribamo obratiti pozornost, evo kolega Varda je rekao ovdje da kao bivši ministar, poznajući matricu 3 godine samo treba od početka da se proces opet pokrene, minimalno 3 godine, znači imamo jedan tu ogroman problem. Imamo ogroman problem koji se izrodio iz ove pljačke i uništavanja javnog dobra, imamo šta gubimo ljudski resurs, tj. potencijal, osoblje, to je najteže, puno teže od ovih zgrada, svega što imamo, a to su ljudi koji su bili u ovom Imunološkom zavodu davali svoje pamet, svoje znanje našoj domovini, međutim nažalost, oni su ostavljeni dugo vremena bili sami, čekalo ih se predugo, čekao se evo ovaj saziv, 9. saziv Hrvatskog sabora pa dočekalo to nas, maloprije sam spomenuo, dočekalo to Sinčića, mene i ostale, od pustih intelektualnih elita koje su sjedile u ovome Saboru, koje su upravljale raznim ministarstvima. Zato još jednom ponavljam da se u politici ne događaju promjene zbog toga što je nešto se radilo, kad se radilo u interesu javnog dobra, nego oni koji su znali, jer oni koji su znali znanstvenici nisu radili svoj posao, to su te političke elite, intelektualne elite koje svoje znanje nisu upotrijebile za opće dobro, nego u uništavanju javnog interesa, a zasigurno su stekli ogromne dobiti i sad je ključno pitanje ovdje nakon svih tih šteta koje hrvatsko društvo imaju i buduće generacije, jel Imunološki zavod je trebao biti našoj djeci ostavljen i mi smo ga posudili od naše djece jer su ga prošle generacije u biti stvarale, prema tome tko će odgovarati? Povjerenstvo je napravilo svoj posao, kolega Sinčić i svi članovi su napravili, odradili svoj posao, svjedoci su da što su imali i što sad? Tko će odgovarati? Imamo u javnosti samo hvalospjeve, čujemo od kluba zastupnika Milana Bandića kako će sve oni riješiti, uložit će milijune, kako će, znači rekao sam, Milan svemogući će to riješit, a tko će to platit u biti? Tko će odgovarati, kakva je poruka ovima koji su sad bacili primjera šape na nekretnine? Poruka … [[Govornik se ne razumije.]] nekretnine pa ćemo opet za 10 godina osnivat povjerenstvo, pa vrime je da se kaže nećete, ja smatram da je sada u Parlamentu ima određeni broj zastupnika, a u budućim da će ih biti više, bez obzira tko se nalazio, tko im to neće dozvoliti. I vrijeme je da se kaže tim kriminalcima koji se krile kao intelektualne elite u brojnim akademskim, znanstvenim, političkim institucijama koje su uništavali Hrvatsku državu, a povjerenstvo je to dokazalo na Imunološkom zavodu. Zahvaljujem poštovani kolega Bulj. Završnu riječ u ime predlagatelja poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući, hvala vam kolege na raspravi i na tome što ste ovdje s nama u ove relativno kasne sate. Evo prije nego dam svoju završnu riječ, kao predlagatelj, kao predsjednik ovoga Saborskog istražnog povjerenstva htio bih samo pročitati jedno pismo koje sam dobio, vjerojatno ste dobili i svi vi, mislim da je nekakva okružnica pa kaže: poštovani saborski zastupnici, danas je izglasan novac za pokretanje Imunološkog zavoda, inače od 2. svibnja, sve je spremno za prihvat novca, oduševljenju nema kraja, na ključnim pozicijama su isti koji su iznutra omogućili slične prihvate smijenjenih upravo ranije, ni razdoblje 2013. do '18. dok nas je hranio državni proračun nije bezazleno. Prilažem ovo mailu 5 priloga, svi su urudžbirani i svi su odgovorili, jedino nije odgovorio premijer. U praznom trezoru Imunološkog zavoda čak je priznanje o izvlačenju novca, osoba koja je to napravila i dalje vodi odjel za financije Imunološkog zavoda. Državna revizija, tražila je smjenu direktorice financije i unutrašnje kontrole 2011. g. Državno odvjetništvo je tada našlo da je sve u redu. Evo to je nešto što ću ja svakako pitati DORH i što je još jedna ulica koja se otvorila i koju hoću istražiti do kraja, koliko je god zavojita, duga, mračna ili što već. Gospodin kolega Varga je pričao o nevidljivoj ruci, da. Vaše svjedočenje je bilo 24 od 26 već u dalekim ljetnim mjesecima, kada je već bilo nemoguće zbog kvoruma zvati nove svjedoke. Ja bi vrlo rado zvao načelnika Križa, ili recimo ljude iz DUUDI-a. Osobno smatram, da sam, a ko bi morao reći gdje je nevidljiva ruka, ja bi rekao da je upravo u DUUDI-ju u državnoj imovini. Zašto?

Zatim 32 glasanje na skupštini, dakle, poslan je direktor da obnovi Zavod, a DUUDI glasa i ruši cijelu priču na skupštini. Zato što ako je netko vodio Imunološki zavod kao rubu. Na točki 31. ga je uhvatio tamo gdje je ga je oduvijek htio u raskoraku u jednoj šizofrenoj situaciji, da imamo i trgovačko društvo i ustanovu i da je zapravo komplikacija još puno veća. Pa ću pročitati ovdje u potpunosti točku 31. našeg zaključka. Odgovornost za probleme kod prenošenja imovina iz trgovačkog društva u ustanovu, leži na autorima Uredbe o osnivanje Imunološkog zavoda ustanova. U točki 2 odluke Vlade RH o pokretanju postupaka a radi preoblikovanja trgovačkog društva imunološki zavod d.d. ustanova za obavljanje djelatnosti zdravstva, Imunološki zavod, određeno je da se zadužuje Ministarstvo zdravlja, da zajedno sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, pripremi prijedlog uredbe vladi o preoblikovanju. Postupak preoblikovanja se provodi sukladno čl. 551 ZTD-a, kojim je određeno da dioničko društvo, može cijelu svoju imovinu, bez provođenje likvidacije prenijeti na RH, županiju, općinu ili grad. Dakle, govorimo o središnjoj ili lokalnoj državi i da se pri tome na odgovarajući način primjenjuje odredbe ovog zakona o društvu koji se pripaja. Nadalje, se određuje da upisom prijenosa imovine dioničkog društva u sudski registar, u kojem je ono upisano, to društvo prestaje, što znamo da pravne osobe prestaju brisanjem iz registra, imovina prelazi na preuzimatelja, a umjesto odnosa zamjene dionice, utvrđuje se oblik i visina naknadne za prenijetu imovinu. Dakle, uredba je trebala, trebala je a nije obuhvatiti, propisati, s jedne strane, analognom primjenom pravila u pripajanju društava način prestanka trgovačkog društva, kako će završiti trgovačko društvo. Sa druge strane, prijenos imovine na RH, te potom prijenos iste imovine sa RH kao posrednika na novo osnovanu ustanovu Imunološki zavod.

Znamo da je ustanova uspješno osnovana, taj dio je uspješno riješen. Postojeća uredba de facto govori samo o osnivanju Imunološkog zavoda ustanove, sukladno Zakona o ustanovama, i u njoj se nalazi samo 2 članka, 20. i 21. koji uređuje dio materije vezano za prijenos imovine prestanka trgovačkog društva, što je posve nedovoljno za sazivanje skupštine. Uredbom je trebalo urediti model, trebalo je urediti model prestanka trgovačkog društva, procjenu utvrđivanja primjerene otpremnine dioničarima Imunološkog zavoda, odnosno, onih 21% koji nije država, procjenu revizije pripajanju prijenosa, gospodarske cjeline Imunološki zavod d.d. u ustanovu. Nadalje, trebalo je izraditi prijedlog odluke Vlade o potvrđivanju ugovora o prijenosu cjelokupne imovine i obaveze Imunološkog zavoda na RH. Trebalo je predvidjeti u uredbi i pripremiti odluke Vlade o načinu obeštećenja državnih imatelja dionica društva koja će biti brisana sa svog registra. Svakako ova je uredba nedostatna za provedbu procesa preoblikovanja. Ustanova je uspješno osnivanja, ali postupak gašenja trgovačkog društva, nije bio dovoljno trajno pripremljen, za što je prije svega odgovaran DUUDI. Dakle, imamo jedan proces prijenosa imovine sa trgovačkog društva preko RH sukladno ZTD i Zakon o ustanovama na ustanovu. Ministarstvo zdravlja je svoj posao odradila, ustanova je osnovana, a ovaj drugi dio koji je trebao napraviti DUUDI nije napravljen. Znači tu je cijeli niz stvari koje nisu napravljene, jer sam ih sada pročitao. Rekao bi da se radi o jednoj pravnoj sabotaži, međutim, zašto je to bitno sada čitati … [[Govornik se ne razumije.]] Zato što ako će sada ova Vlada isto ići u obnovu Imunološkog zavoda, opet se nalazi u istom problemu, još uvijek imamo i trgovačko društvo i ustanovu, kako će oni to riješiti? Znači netko je tada u to vrijeme, ja ne volim vjerovati da je to slučajno bilo, da je toliki broj popusta moguće, nego je netko napravio takvu uredbu da je ona zapravo neprovediva i zapravo je time već 4 g. održava status quo i drži Imunološki zavod u stanju gdje ne može ni naprijed ni nazad. Dakle, ja tu vidim jednu nevidljivu, odnosno, skrivanu sistematsku sabotažu, što se tiče evo u vašem svjedočanstvu, kolega Varga na str. 70, pročitati ću i taj dio. Je li 70, samo čas, jako je bitno pa vas molim da pronađemo.

Stranica 95, citiram, ukoliko, ministar, vi znate, nije bila potrebna odluka skupština za kupovinu prostora, zemljišta za proizvodni pogon u općini Križ, jer vam je članica vijeća općine Križ rekla da je općina donijela odluku o Imunološkom zavodu, da Imunološkom zavodu poklanja zemljište. Vi ste o tome govorili i na vašem svjedočenju.

Znači oni su kazali da nije bila ideja da se da zemljište besplatno nego da je bila ideja da se da u nekakav vrlo jeftini najam, to smo mi dobili od načelnika odnosno od predsjednika gradskog vijeća, više se ne sjećam.

Posao je propao zbog nemara vlasnika, znači države i tadašnje vlasti odnosno ako se sjećam, jednostavno nitko iz Vlade nije htio primiti Malezijce. Možda je ako se sjećam u to vrijeme, gospodin Domagoj Milošević bio potpredsjednik Vlade za investicije ili tako nešto, pa možda je on dio nekakve nevidljive ruke, ne mogu reći jer sam ga htio zvati na svjedočenje, nismo uspjeli zbog nedostatka kvoruma. Nadalje htio bih pročitati točku 10., obnova kadrovske infrastrukture, istraživanje i razvoj. Kroz godine zbog lošeg upravljanja visoko kvalificirani kadar je napustio Imunološki zavod te sada 2017. godine tamo radi tek jedan doktor znanosti kako sam ranije rekao. Godine 2013. Odjel za istraživanje i razvoj Imunološkog zavoda je izdvojen sporazumom između direktora Gajnika, rektora Bjeliša i ministra Jovanovića tadašnjeg. Ta jedinica sada pripada sveučilišta u sklopu Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, sastoji se od 20-ak ljudi. Pretpostavljam da je zavod bio u tolikoj krizi da su ljudi s oduševljenjem prešli negdje gdje ipak ima budućnosti, što je dio države. Svjedoci su kazali kako su u kontaktu, aha, mislim da se konkretno radi o gospodinu Benku koji je svjedočio, dakle iznešena informacija da je u kontaktu sa ljudima koji imaju želju vratiti se u Imunološki zavod, znači ljudi koji imaju želju tamo vratiti se iako taj se kadar raspao po cijelom svijetu. Kada mladi znanstvenik dođe s fakulteta, potrebno je 2 do 3 godina treninga, ovisno o radnom mjestu kako bi mogao obavljati zadaće na tom radnome mjestu, o tome ste i sami govorili, dakle treba više godina da se uspostavi proizvodnja. Mislim da smo prošli mnogo toga, da je mnogo tema otvoreno, ja ću se osobno truditi i dalje što komunicirajući institucijama, što radeći svoje istraživanje, pribaviti što je moguće više informacija ali evo, mislim da je to dobar epilog za kraj. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Ivanu Viliboru Sinčiću na ovoj završnoj riječi.

Poštovani kolega Bunjac, izvolite. Dakle mi ovdje raspravljamo već 9,5 sati, pred nama je vrlo važna točka koju je predložio Živi zid. Sutra nemamo toliko točaka, opet ćemo biti gotovo prije 12 sati, ja vas molim da prebacite sadašnju točku za sutra, nema nikakve potrebe da ovdje ostajemo duboko u noć. A u suprotnom, ukoliko inzistirate da se ova točka ipak održi, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se u klubu konzultirali kako prezentirati ovu temu s obzirom na nedostatak zastupnika i opći umor. Zahvaljujem kolega Bunjac na vašim opaskama. Kao što smo danas imali u planu 3 točke dnevnog reda, tako imamo i sutra 3 točke dnevnog reda.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli nadležni Odbor za zakonodavstvo, nadležni Odbor za obitelj, mlade i sport i nadležni Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dati obrazloženje? Ne, hvala lijepo. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Želi li predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje mišljenja? Ne, otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege, dakle pred nama je izmjena Zakona o zloporabi droge koja se direktno tiče legalizacije indijske konoplje. Mi znamo da je konoplja bila legalizirana praktički sve do 1960. godine kada je odlukom UN-a iznenada proglašena najopasnijom biljkom na planeti i od toga trenutka počinje jedan sustavni progon, jedna zabrana, jedna represija koja se opet u posljednjem desetljeću pokazala kao potpuno promašenom i sada se dešava obrnuti proces, a taj obrnuti proces ide za time da se u svim državama svijeta, a osobito u onima s kojima se mi volimo uspoređivati konoplja ponovo legalizira. Prije svega se to čini sa industrijskom konopljom, međutim konopljom i također indijskom iz razloga što se između ostaloga pokazalo da je ona vrlo uspješan lijek zato što se pokazalo da se od nje mogu proizvoditi brojni proizvodi. Znači oko 25 tisuća različitih proizvoda i da na koncu konca vrlo dobro utječe na poljoprivredu, na turizam, na proračune i ostvaruje dakle, benefite za cijelo društvo. U ovom prvom dijelu dakle, legalizacije konoplje mi imamo situaciju da je u RH ona već djelomično je legalizirana, ali se smije koristiti samo jedan dio te biljke. Znači, velika većina biljke se u stvari mora baciti i s time se proizvođači konoplje dovode u jedan bizaran položaj da oni u stvari proizvode samo jedan dio biljke i da ostatak moraju baciti. Doslovce se očekuje da ga zaoru, da ga spale, da ga unište što jednostavno nema smisla jer upravo recimo, od stabljike konoplje koja se dakle, mora uništiti se proizvode brojni vrijedni proizvodi npr. mogu se proizvoditi čak i građevinski materijali, mogu se proizvoditi čak i automobili, ali da ne idem toliko daleko, toliko detaljno, recimo može se proizvoditi papir, jedan hektar industrijske konoplje je ekvivalent četiri hektara šume u proizvodnji papira. I sad umjesto da prestanemo sjeći šumu zato što imamo konoplju, mi jednostavno konoplju uništavamo i onda nakon toga i dalje siječemo šumu. Time, između ostaloga onemogućujemo uspješnost ove biljke na poljoprivrednom tržištu iako je ono vrlo perspektivno i ima potencijal zapošljavanja čak do 50 tisuća ljudi koji bi mogli živjeti isključivo od toga.

Znači, u biti puno manje nego što bi to bilo moguće. Ono što je vrlo zanimljivo za primijetiti da u stvari u ovomu dijelu Prijedloga izmjene Zakona postoji opći konsenzus, koliko sam uspio shvatiti čak i u Saboru, da su na tri odbora na kojemu je ovaj zakon predstavljen, Odbor za mlade, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo svi zastupnici, kako vladajuće većine tako oporbe bili složni da to jednostavno treba vratiti na staro stanje kako je nekada bilo, ali oni nisu htjeli podržati Prijedlog Živog zida nego su rekli da oni pišu svoj vlastiti prijedlog pa da će onda kao u 9. mjesecu to pitanje biti riješeno zakonom koji je predložila Vlada. Ako je to stvarno istina onda možda i odbijanje odbora koji su glasali protiv nije takav problem ako to doista bude jer vjerujem da tu nema ničega spornoga. Ako pitate svoje bake, ako pitate svoje djedove, pradjedove ako su još živi, oni će vam jednostavno reći da su oni sami spavali u posteljini od konoplje, koristili konoplju. Znači, Hrvatska je bila drugi izvoznik u svijetu konoplje. Ako je koja biljka obilježila Hrvatsku poljoprivredu, njezinu povijest onda je to svakako bila konoplja, a prije svih teritorij Slavonije. S druge strane, imamo uporabu biljke u medicinske svrhe i to također ne bi trebalo biti niti na koji način sporno iz razloga što je konoplja već priznata kao lijek. Ona pomaže kod mnogih teških bolesti, sad trenutno se priznaje službeno da pomaže samo kod 4 bolesti kao što su recimo multipla skleroza, AIDS i još neke iako znanstvena istraživanja objavljena u najuglednijim međunarodnim časopisima pokazuju da konoplja pomaže u stvari u 30 bolesti. Znači, taj popis bi u stvari trebalo značajno proširiti u odnosu na trenutni popis Ministarstva zdravstva. Ono međutim, što je tu sporno, sporno je da se lijek smije isključivo uvoziti. Znači, ne smije se proizvoditi u RH, nego se mora uvoziti što je opet jedna apsurdna situacija gdje mi moramo zaista sebi postaviti pitanje da li se opet pogoduje nekakvim uvoznim lobijima, da li se opet pogoduje nekakvim provizijama i doista nema smisla da ga sami ne proizvodimo. Tim prije jer su ovi uvozni lijekovi vrlo skupi, negdje od 2000 do 7000 kuna i naši građani si ga jednostavno ne mogu priuštiti. I onda oni opet idu na crno tržište. Znači, kao suzbijali smo crno tržište a u stvari nismo ništa riješili, ono je ponovno aktivno i svi građani koji trebaju konoplju ne nabavljaju je dakle u ljekarnama, nego je kupuju privatno ili je sami uzgajaju i čime se onda opet izlažu sudskom progonu, a imali smo neke slučajeve da su ljudi koji su bili ozbiljno bolesni osuđeni na zatvorske kazne zato što su se pokušavali liječiti. Ja sad ovdje ne želim jednostavno previše elaborirati jer već je kasno, ali vjerujem da hrvatski građani su upoznati sa dobrobitima medicinske konoplje, da se zna kako ona ima pozitivne efekte kod ljudi koji trpe grčeve, koji trpe snažne bolove i druge probleme. Prema tome, naše zakonsko rješenje ide za time da se konoplja, medicinska konoplja smije proizvoditi i u RH, a ne samo da se smije uvoziti. I treće rješenje koje predlaže ova izmjena zakona je korištenje indijske konoplje u rekreativne svrhe gdje se točno propisuje do koje količine jedan pojedinac smije posjedovati stabiljke indijske konoplje, konkretno 6. Naime, već i sada je posjedovanje indijske konoplje dekriminalizirano, ono je ustvari izmjenama Kaznenog zakona stavljeno u područje prekršaja, ali i dalje se veliki resursi troše na progon, znači policijski resursi, pravosudni resursi idu, troše svoju energiju za nešto što je faktično već postalo legalizirano. Znači u Hrvatskoj jednostavno moramo biti svjesni toga, to pokazuje između ostaloga statistike, da svi građani koji žele rekreativno koristiti marihuanu, je koriste. Službene statistike EU pokazuju da 14% građana EU je probalo marihuanu, odnosno indijsku konoplju ili da je povremeno uživa ili je to činilo u prošlosti. Imamo slučajeve nekoliko američkih saveznih država koje su je legalizirale, imamo slučaj Urugvaja, imamo slučaj Španjolske, imamo slučaj Nizozemske, imamo slučaj Portugala, Češke, zanimljivo Češke jedna zemlja istočnoga bloka, gdje se jednostavno građanima dopušta da posjeduju određenu količinu, negdje je to 5 grama, negdje 8, negdje čak do 85 grama, a imamo i pojedine gradove kakav je recimo Amsterdam koji cjelokupne svoje financije drži stabilnima isključivo legalizacijom konoplje u rekreativne svrhe, tamo godišnje dolaze milijuni turista isključivo zato što tamo nisu progonjeni i mogu slobodno uživati indijsku konoplju. Neki ovdje ljudi kažu da je to jako loše, da to sodoma i gomora, ali ja bih htio reći da u biti one zemlje koje progone indijsku konoplju spadaju u red najzaostalijih zemalja, najtiranskijih, najgorih režima, recimo Saudijska Arabija gdje se režu glave ili se ljude osuđuje na doživotni zatvor, ja doista vjerujem da u Hrvatskom saboru ne sjede ljudi koji su toliko rigidni i konzervativni, a s druge strane upravo u Amsterdamu, upravo Nizozemska ili Španjolska mogu biti ili ne znam Oregon, svejedno, mogu biti uzori Hrvatskoj kao uređene zemlje, kao urbane zemlje, kao civilizirane zemlje, kao zemlje koje imaju visoki standard, visoki osjećaj zadovoljstva građana i između ostaloga mnogih hrvatski građani bi se tamo rado preselili, a ne vjerujem baš da bi se njihovi stanovnici rado selili u Hrvatsku. Ne bi se možda rado selili u Hrvatsku, ali bi možda došli kao turisti, možda baš iz toga razloga mi imamo sezonu koja traje 2 do 3 mjeseca, na njoj zarađujemo 9 do 10 milijardi eura, možda bi na ovaj način tu sezonu mogli produžiti i u zimske mjesece, sigurno da bi proračun od toga imao koristi, a ne crno tržište, sigurno da bi poljoprivrednici od toga imali koristi jer bi se otvarala radna mjesta i jednostavno slijedili bi trendove kakvi su već sada prisutni u svijetu. Ja znam da je ovaj treći dio za jedan dio zastupnika sporan, znam da će oko toga biti moraliziranja, znam da će oko toga biti pametovanja, da će tu biti priziva savjesti, dok recimo u Ovršnom zakonu jel da nema priziva savjesti itd. ali bih isto tako podsjetio da je to faktično stanje, znači jednostavno nemojmo sami sebe lagati, a s druge strane bih isto tako rekao da u Hrvatskoj imamo slučajeve ne znam, legalizacije cigareta, alkohola, kockanja, svih mogućih farmaceutskih otrova kakvi su recimo silikoni, botoks, sve se to dakle legalizira, sve je to kao normalno, iako prouzročuje daleko veće štete po društvo, po obitelji, po pojedinca nego indijska konoplja, ali dajem vama na volju da raspravljate o ovoj temi kako hoćete. Mi ćemo pokušati surađivati kao predlagatelji zakona, odgovarati na vaša pitanja, analize ako ih bude i nadamo se da ćemo u završnoj riječi doći do toga da ovaj zakon ipak prođe u drugo čitanje pa da se onda barem postigne neki konsenzus oko dijelova zakona, ukoliko već ne budemo mogli postići konsenzus oko cijeloga zakona, s time da želim reći da je neminovno i sigurno da će zakon u ovakvom obliku biti prihvaćen, samo je pitanje kada.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kaže Paracelsus sve stvari su otrovne i ništa nije bez otrova samo je doza ono što čini da neka stvar nije otrov. Već smo razgovarali o izmjenama i dopunama Zakona o zloporabi droga koji je bio prijedlog Kluba zastupnika SDP-a, Ministarstvo zdravstva priprema novi zakon i sada je pred nama Prijedlog izmjena i dopuna dotičnog zakona od strane Kluba Živog zida i SNAGA-e. Pitanje legalizacije marihuane je stručno, političko i svjetonazorsko pitanje. Ni jedna zemlja nije regulirala ovo područje na identičan način. Tu je puno bilo različitih spomena. Mislim da kada govorimo o legalizaciji marihuane u rekreativne svrhe, da bi tu trebala biti široka rasprava javnosti da nije do sada samo u ovom visokom domu, ali apsolutno smatram dobrim da se raspravlja i o ovoj temi u Hrvatskom saboru. Dakle, industrijske i gospodarske svrhe, medicinske svrhe i rekreacijska uporaba. Kao što je već prije spomenuto, najproblematičnija je rekreacijska uporaba. Kada govorimo o ovoj problematici važno je da razgraničimo dekriminalizaciju od pojma legalizacije. Hrvatska je dekriminalizirala tako da se posjedovanje u osobne svrhe smatra prekršajnim, a ne kaznenim djelom, s tim da bih ja istaknuo i kada je bilo kriminalizirano, nikada to nije bilo situacija da bi zbog neke manje količine neke ilegalne droge osoba završavala u zatvoru do 3 godine, kao što je bilo predviđeno. Imunološki zavod je pakirao. Treba li bit polja gdje se uzgaja takva marihuana za medicinske svrhe i o tome se može raspravljati, no ono što je vrlo važno naglasiti dakle, da nema morfoloških vanjskih razlika kod marihuane gdje je koncentracija THC-a niža od 0,2% i kod onih gdje je viša od 0,2% Medicinska marihuana je prvi put legalizirana u saveznoj državi Kaliforniji 1996. godine kada je tamo bilo pobrojano dakle, da se može koristiti za liječenje različitih simptoma, uključujući i kroničnu bol. Kako nema objektivnog testa za bol to je faktički značilo legalizaciju pušenja marihuane, to je dakle na taj način postalo formalnost. Rekreacijska uporaba je legalizirana u nekim saveznim državama Colorado i Washington. Međutim, ni jedna nacionalna europska vlada ne podržava legalizaciju prodaje kanabisa za rekreacijsku uporabu i sve zemlje imaju zatvorske kazne za ilegalno opskrbljivanje, dakle kada se radi o većim količinama ilegalnih psihoaktivnih supstanci. Nizozemska se spominje kao nekakav uzor dakle, i Nizozemska ima to područje na neki način legalizirano putem coffee shopova kojih ima u Nizozemskoj oko 600, od toga je trećina u Amsterdamu. Sada da bi to trebala biti nekakva nova mogućnost širenja turizma i u RH, onda možemo dopustiti dakle za osobnu uporabu i psihostimulativne droge, ne vidim nikakvu razliku da se po toj logici ne dopusti i konzumacija kokaina, speed-a i drugih droga u manjim količinama. Osim coffee shopova, dakle te coffee shopove odobravaju općine, ne država, postoje i tzv. kanabis društveni klubovi. Tu je bilo od strane tih društvenih klubova više prijedloga, pa je onda bilo predviđeno dakle, uzgoj jedne biljke kanabisa za jednog člana. Prijedlog živog zida je poprilično slobodniji pa onda na jednu osobu ide 6 biljki kanabisa. Međutim, španjolski vrhovni sud 2015. godine je donio odluku da je organizirani, institucionalizirani i trajni uzgoj i distribucija kanabisa među udrugom koja je namijenjena obuhvaćanju i novih članova, da se smatra trgovinom drogama. Dakle, ponavljam sve zemlje članice EU tretiraju posjedovanje kanabisa za osobnu uporabu kao prekršaj, tako da bi ovim izmjenama Zakona Hrvatska postala prva zemlja članica EU koja dopušta na ovaj način konzumaciju marihuanu u rekreativne svrhe. Međutim, ono što mi je isto tako palo u oči, to je članak 13.b. – uporaba konoplje u medicinske svrhe. Dakle, prema ovom Zakonskom prijedlogu svaka punoljetna osoba koja smatra da joj konoplja ili pripravci na bazi konoplje pomažu u liječenju bolesti ili otklanjanju simptoma i tegoba povezanih s bolešću smije uzgojiti onoliku količinu konoplje koja joj je potrebna za uporabu ili spravljanje pripravaka na bazi konoplje za vlastito liječenje. Kad bi se ovaj članak prihvatio, onda ovaj članka za rekreacijske svrhe više nije potreban jer svaka osoba procjenjuje koja je bolest ima, koju dijagnozu, koje simptome i ima pravo koristiti marihuanu tako da vam ovaj treći prijedlog ne bi bio ni potreban ukoliko bi se odobrilo na ovaj način uporaba konoplje u medicinske svrhe. prema procjenama koji se mogu naći na stranicama Europskog centra za praćenje droga, dakle, u dobi od 15 do 34 godine u RH muškarci i žene tijekom protekle godine 16,1% osoba od 15-34 godine u Hrvatskoj je konzumiralo marihuanu. Dakle, to je veliki broj i RH se zapravo u usporedbi s drugim zemljama članicama nalazi u vrhu.

Da i to je realnost. Švedska je rekla da oni nisu toliko bogati da bi mogli legalizirati treću drogu, dakle i alkohol i duhan su u ovome trenutku društveno prihvatljive droge koje bilježe pogubne posljedice za zdravlje stanovnika. U ovome trenutku najčešće sredstvo ovisnosti u EU-u zbog koje osobe se javljaju na liječenje ovisnosti je marihuana. Postoje brojna istraživanja, možda sam ja tu s jedne strane subjektivan, ja puno više za razliku od vas vidim one ljudi koji zbog konzumacije marihuane završe u psihijatrijskoj bolnici pa sam onda sa te strane subjektivan, ali ja ću vam to slikovito opisati. Dakle koja je razlika između alkohola i marihuane.

To vam sve ima i kod marihuane, međutim marihuana ima još nešto.

Dakle heroin nikad neće izazvati psihotični poremećaj, može nakon 10 godina konzumacije heroina ali recimo jedna studija iz Švedske, sa Karolinskog instituta povezuje 20% mladih shizofrenih osoba sa konzumacijom marihuane do 5 puta gdje je marihuana jedan od trigera. Zašto ovo? Dakle, ne plašim ljude, samo 10% onih koji konzumiraju neku drogu će postati ovisnici o toj drogi. Dakle, svaka 10. osoba, ne svaka osoba ali moramo imati na pameti da konzumacija marihuane može imati pogubne posljedice za zdravlje organizma kao i duhan, kao i alkohol, to uopće ne sporim i to nije nikakva moralizacija. Hoće li se legalizacija marihuane dogoditi u Hrvatskoj za 5, 10, 20 godina, ja to ne znam ali kažem, kada bi ovakav zakon bio prihvaćen i kada bi se odobrila konzumacija marihuane u rekreativne svrhe i ne bi se tretirala kao prekršaj, mi bi bili prva zemlja EU-a koja bi na taj način regulirala. Dakle, ako pogledamo, sada vas neću zamarat jer je već kasno, po broju zapljena, 2/3 svih kaznenih djela vezanih uz droge se veže uz marihuanu, bio biljni kanabis, dakle list, bilo smolu, tako da tu ima jako puno prijepora.

U ime predlagatelja, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Evo u ime predlagatelja želim se obratiti gospodinu Ćeliću, vidite gospodine Ćeliću, u ovome je vaša baka spavala. To vam je posteljina, hrvatska konoplja stara 80 godina.

Vi sad ovdje po jednoj strani tvrdite da je 20% hrvatskih građana konzumiralo marihuane a s druge strane onda bi po toj vašoj logici mi morali imati 20% šizofreničara, psihičkih bolesnika, luđaka, ne znam kako ste vi to sve opisali, a toga nema. Imamo po glavi stanovnika godišnje 13 litara čistog alkohola se popije. Od 1000 ljudi koji umru od ciroze jetre, 700 ih umre od ciroze jetre. 7000 saobraćajnih nesreća godišnje i 1/3 svih smrti na cesti uzrokovana je alkoholom. 59 godina, niti jedan ne doživi mirovinu. Kakav on ima uspjeh u radu, kakav ima uspjeh u obrazovanju, kakav mu je obiteljski život? Na mlade. Ne znam jeste li ikad primijetili ali kad prođete pokraj škole bilokoje, pogledajte malo jumbo plakate. Oko škola. Pogledajte upravo oko škola, to ne primjećujete, on ne moralizirajte. Onda ne dolazite ovdje za govornicu pričati o štetnih posljedicama. Sami ste rekli 20%, znači što ćete vi sa zabranom dalje postići? Što možete još? Znači svatko tko želi već može koristiti za rekreativnu upotrebu a država od toga nema baš ništa. Ništa, nijednu kunu u proračunu, možda bi se moglo recimo koristiti 500 milijuna kuna za pomoć vama u vašoj struci za neku prevenciju, možda bi se mogao koristiti dio novca za prevenciju alkoholizma, možda bi se mogao koristiti dio novca za prevenciju kockanja, 40 000 teških ovisnika o kockanju imamo, poznajete li kojega kockara? Ako poznajete, usporedite njegovo ponašanje sa ponašanjem rekreativca marihuane, recimo nekog studenta itd. pa ćete vidjeti koje su štetne posljedice, kako se razara obitelj, kako kockari i alkoholičari razaraju obitelj, a ja nisam baš siguran da ti ljudi koje ste vi spominjali su razorili obitelji, da su umrli sa 59 godina, da imaju cirozu jetre, i takve stvari.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. Meni je žao što ste vi selektivno čuli ono o čemu sam ja govorio, dakle što se tiče poljoprivrede, što se tiče industrijskih proizvoda apsolutno se slažem s vama. Kad ste čuli da sam ja promovirao alkohol ili duhan? Ja znam da ste vi profesor i da volite docirati, vi ste predavali jedno kratko vrijeme u Srednjoj medicinskoj školi u Vrapču, ali dopustite da ja koji 15 godina radim s ovisnicima, vi negirate, dakle činjenica da je puno veća pojavnost ovisnosti o alkoholu i ovisnosti o duhanu i štetnih posljedica ali vjerujte mi utjecaj na obitelj i kod ovisnika o marihuani je isto tako problematičan, dakle činjenica jest da će kod onih osoba koje boluju od psihoze, konzumacija marihuane sigurno dovest do pogoršanja bolesti, a u ovome trenutku se ne može reć uzročno posljedično da će konzumacija marihuane uzrokovat shizofreniju, dakle ja to nisam rekao. Odgovor kolega Bunjac, izvolite. Nemam doista nikakvu potrebu vama docirati jer ja znam da ja vaše mišljenje ne mogu promijeniti, znači toga sam potpuno svjestan. Ali imam potrebu zbog javnosti, znači upravo zbog ovih 20% građane koje nitko u Saboru trenutno ne zastupa, barem još nisam čuo da je zastupao. I u ime tih 20% građana koji po vašim riječima nisu normalni, a oni eto možda misle da vi niste i oni možda misle da nije normalan Ovršni zakon, oni možda misle da nije normalna rasprodaja državne imovine, oni možda misle da nije normalno uzimati 500 milijuna kuna putem grupnoga maila. Tako da ja se njima obraćam i želim im reći da je u biti nisu učinili ništa osobito loše, a prekomjerna konzumacija uvijek šteti. Sljedeća replika poštovani kolega Tomislav Saucha, izvolite. Kolega Bunjac, ovo je, slažem se s vama jedna važna tema i šteta da se to raspravlja u ovo doba. Ja se slažem također s vama da je alkohol, nikotin i kocka neusporedivo veće zlo i mislim da je dobro da se o ovoj temi otvara malo jedna šira rasprava. Nije da branim kolegu Ćelića, dapače, neke od stvari koje je on iznio, iako to uzimam s rezervom obzirom da je on doktor, ja nisam, nikad nisam čuo da se ljudi postanu ovisni o marihuani i da budu psihotici, ali samo hoću reć da možda bi bilo dobro da sad vaš nastup bude ipak malo usmjeren prema građi, nego konsenzus. Ako smo se već tu kako kažete … [[Govornik se ne razumije.]] konsenzus oko dvije prve teme, da oko ove treće teme pokušamo kroz jedan malo ipak ovako blaži nastup pokušamo razgovarat pa da nađemo zaista jednu zajedničku riječ, evo ništa drugo. Cijenim vaš doprinos, vi ste sad usmjerili ovu raspravu u dobrome smjeru. U biti nije stvar u tome da bi sad mi zastupnici trebali zauzeti nekakve položaje preko barikade, još manje preko nišana, nego bi ustvari trebali vidjeti što od ovog zakona se može prihvatiti, za što se može dići ruka, koje dijelove se eventualno može popraviti i onda da vidimo u drugom čitanju da se taj zakon popravi amandmanima i da ustvari u konačnici bude prihvaćen. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Siniša Varga, izvolite.

Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je po drugi put prijedlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o suzbijanje zlouporaba droga. Pa ja ću samo malo iskoristit svog vremena na jedan kratki osvrt unatrag, naime dok sam ja bio ministar je donešen Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju izdavanja lijekova na recept po kojem je defakto po prvi put u RH, u modernoj Hrvatskoj legalizirane upotrebe medicinskog kanabisa, odnosno sredstva koje sadrže THC za korištenje u medicinske svrhe kao pomoćno sredstvo za ublažavanje tegoba kod multiple skleroze, karcinoma, epilepsije i AIDS-a. Gledano sad unatrag, intencija je bila puno šira i veća nego ovo što je nabrojano, međutim maloprije kada sam govorio o Imunološkom zavodu govorio sam o borbama sa vjetrenjačama i tu moram reći da je tu također bilo ogromnih otpora sa svih strana da se ovaj pravilnik donese i o stručnoj javnosti i od nestručne javnosti i od političke i svakojake međutim tu smo čvrsto stali na stajalištu da se pravilnik mora donijeti iz prvenstvenog razloga zato jer je na pameti bio prvo pacijent. Pacijenti koji boluju od teške epilepsije, terminalni pacijenti sa karcinomima, pacijenti oboljeli od AIDS-a i pacijenti oboljeli od multiple skleroze su zavrijedili da imaju to pomoćno sredstvo da koriste tijekom svog liječenja. Ono što treba posebno naglasiti da, evo kolega Bunjac je bio spomenuo da intencije bilo donošenju ovog pravilnika je bilo pogodovanje nekome zato jer se spriječio uzgoj u Hrvatskoj i već se radilo za uvozničke lobije. Govorimo tu o pravilniku, tu imamo ekonomiste, imamo svakojakih struka, ne treba biti veliki pravnik znati da ne možete donijeti pravilnik koji nije sukladan sa zakonom. Prema tome, da bi promijenili pravilnik i omogućili da se daje, da se lijek proizvodi u RH morao se promijenit zakon, iz tog razloga smo i pristupili izradu zakona o izmjeni i dopuna Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, međutim sa raspisivanje izbora i gubitak izbora ta intencija je prestala. Onda sam ja kao oporbeni Saborski zastupnik predložio donošenje zakona o izmjeni i dopune Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i tako je 2.2.2017. godine to došlo u Saborsku proceduru, 4.7.2017. godine održana je sjednica Odbora za zdravstvo i tijekom rasprave je kolega, ne ovaj prisutni, nego drugi državni tajnik prof. Plazonić uvjerio sve prisutne da će do kraja 2017. ministarstvo predložiti zakon sa gotovo istovjetnim predloženim sadržajem. Od toga obećanje bilo do te mjere uvjerljivo da je već oporbena stranka MOST glasala protiv oporbenog prijedloga iz SDP-a jer je uvažilo obećanje od Ministarstva da će biti doneseno do kraja 2017. godine. Sad smo već u svibnju 2018. Naravno, od 6.10. je bilo glasovanje i na petoj sjednici ovog saziva Hrvatskog sabora i prijedlog zakona nije prihvaćen, a do dan danas nemamo prijedlog zakona iz redova Ministarstva zdravlja. Sam nacrt Zakona tada je imao tri dijela. Jedno je bilo legalizacija industrijske konoplje, o čemu smo govorili i slušali u izlaganju od kolege Bunjca. Imali smo pitanje proširenje indikacije za upotrebu medicinskog kanabisa odnosa upotreba kanabisa u medicinske svrhe, isto tako legalizacija za uzgoj u RH, ali treći dio Zakona kojega ne sadrži se u ovom Prijedlogu zakona je bilo pitanje sintetičkih droga i pitanje sintetičkih droga smatram da je jedan veliki nedostatak ovog Prijedloga zakona. Evo, mogu vam pročitati sa portala sa današnjih vijesti, zbog posljedica izazvane konzumacijom pušenja droga u tzv. osvježivačima zraka u osječkom KBC-u je u samo tjedan dana primljeno šestero maloljetnika u dobi od 13,5 do 17 godina, izvijestili su u četvrtak iz te bolnice te upozorili kako konzumacija droga na takav način može biti opasna po život. Lani je, upozoravaju kako maloljetnici ponekad uz tzv. osvježivače zraka znaju uzeti i neku drugu drogu te u takvim situacijama potencijalno svi mogu biti životno ugroženi ako na vrijeme ne dobiju medicinsku pomoć, podsjetilo je naime na slučaj 14-godišnjeg dječačka u Zagrebu koji je prošle godine umro. Naime, ne radi se tu o borićima, osvježivači za automobile. Ovo su doslovce sintetičke droge koje se prodaju u smart shopovima legalno u RH, a zašto su legalni? Zato jer nisu obuhvaćeni Zakonom o sprječavanju i suzbijanju zloporabe droga. Sva pitanja vezana za taj dio smo mi sačinili u našem Prijedlog zakona. Vlada je to odbila prihvatiti, saborska većina je odbila Prijedlog zakona i dan danas su ove droge od čega maloljetnici i obolijevaju i umiru u RH je legalno sredstvo u RH. Ali evo, da prijeđem sad na ovaj Zakon. Ja sam na saborskom Odboru za, na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku uložio svoj glas za ovaj Zakon. Ja sam glasao za iz jednog prvenstvenog razloga, zato jer hoću da se potakne rasprava o ovom Zakonu. Smatram da ja osobno kao netko tko se bavi sa kliničkim radom i tu mogu se složiti sa kolegom Ćelićem, ali isto tako i nadopuniti da ja, obzirom da se ja bavim sa pacijentima koji imaju intraoralni karcinom, a intraoralni karcinom je u preko 90% slučajeva izazvan sa alkoholom i cigaretom, dakle sa sredstvima koja su posve legalni u RH. Prema tome, ja se slažem čak i sa onom laički rečenicama koje se čuju u RH jako često, pa i u inozemstvu da je zabrana kanabisa u rekreativne svrhe, a legalno korištenje alkohola i cigarete prilično licemjerna stvar i nema nekakvog objašnjenja. Kanada je jedna zemlja koja sad ide putem legalizacije upotrebe kanabisa u rekreativne svrhe. Međutim, ono što je kolega Bunjac spomenuo, a to je kroz vrlo reguliranu proizvodnju, održavanje i kontrolu kvalitete i stroge naplate trošarine.

Prema tome, to je način kako se regulira duhan. U konačnici, u medicinske svrhe u RH se uzgaja mak, posve legalno, reguliran ovim Zakonom. Tko smije proizvoditi mak za proizvodnju heroina odnosno opijata iz čega se proizvodi morfij je način koji smo htjeli da se u RH može uzgajati isto tako i medicinski kanabis. Međutim, to je Vlada odbila i vjerujem da će i sada isto, koliko čujem će to odbiti. Jedna stvar, kad smo imali na našem klubu dosta široku raspravu vezano za ovo i ja moram prenijeti odnosno moram prenijeti odluku Kluba zastupnika SDP-a da će glasati za ovaj Zakon suzdržano. Ja ću tražiti izdvojeno mišljenje, ja ću glasati za i radi se o tome da se smatra da nije sporno da li treba ili ne treba legalizirati medicinski kanabis i nije sporno naravno niti industrijska konoplja, ali upotreba kanabisa u rekreativne svrhe treba biti sprovedena široka javna rasprava. Spomenuo sam da se u Kanadi to sada uvodi. Javna rasprava u Kanadi o tome je trajala 6 godina. 6 godina je ipak malo dulje nego što je tu provedeno u ovim večernjim satima rasprava o ovome posljednjih 20 minuta. Prema tome, intencija je pozitivna. Smatramo da je dobro da se o ovome priča.

Evo, kolega Ćelić je psihijatar i bavi se sa ovisnošću i naravno da je mišljenje struke itekako bitan u svemu ovome. Međutim, treba se isto tako gledati na zemlje koje uvode legalizaciju rekreativnog korištenja kanabisa, vidjeti sa kojim argumenti jer ako stoje do te mjere jaki argumenti protiv zloupotrebe droge, onda je pitanje zašto te zemlje onda to rade, u … [[Govornik se ne razumije.]] Washington, Kanada i neke druge zemlje. Ja bih čak i predložio, ako ćemo ići tim putem za poticanje javne rasprave, ja bih pozvao vladajuću većinu da prihvati ovaj zakon u prvom čitanju i na taj način da se potekne daljnja javna rasprava za drugo čitanje. Ukoliko dođe do drugog čitanja ja bih predložio nekoliko amandmana, ali evo, za sada ćemo glasati suzdržano i ja osobno ću glasati za i smatram da je hvale vrijedan inicijativa od strane Živog zida da se predloži ovaj zakon.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Vargi. Prelazimo na sljedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovana kolegica Božica Makar. Izvolite. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, imamo ovdje prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanje zlouporabe droga. Kao što su i moji prethodnici govorili, jedan važan zakon, oni su i stručni u tom području pa su se i osvrnuli na ovaj treći dio jer mislim da se u prvom i drugom djelu većinom slažemo. Naime, ovim prijedlogom Živog zida i SNAGA-e predlaže se da se dopusti slobodan uzgoj, prerada i promet industrijskom konopljom, zatim uzgoj, prerada, uporaba i promet konopljom u medicinske svrhe te na kraju legalizacija uzgoja, prerade, uporabe i prometa konoplje za rekreaciju i to tako da svaka punoljetna osoba u svrhu rekreacije smije uzgojiti do 6 stabiljka konoplje, a koje ne smije stavljati u promet ako za to nema registriranu djelatnost, što bi dodatno bilo uređeno pravilnikom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo uz suglasnost ministara nadležnih za poljoprivredu i pravosuđe. Načelno, što se tiče samog prijedloga, HNS podržava namjeru istog. Budući je poznato da se HNS i prije zalagao za dekriminalizaciju i legalizaciju kanabisa zbog brojnih koristi za društvo, od izdvajanja korisnika iz kriminalnog okruženja, preko rasterećenja policije i sudstva radi učinkovitije borbe protiv težih i opasnih oblika kriminala, do ostvarivanja poreznih prihoda u proračunu o čemu je isto također ovdje bilo već riječi. HNS se zalaže za dekriminalizaciju i legalizaciju kanabisa, kako u medicinske svrhe, tako i za osobnu upotrebu s obzirom da su brojna znanstvena istraživanja i pozitivna iskustva drugih zemalja koje su primijenile isti stav pokazala da su eventualni štetni učinci marihuane mnogo manji od učinaka alkohola ili nikotina. No uzimajući u obzir konkretan prijedlog, mišljenja smo da isti treba doraditi, kako nomotehnički, isto tako i suštinski. I to u dijelu usklađena s dokumentima EU, a i u djelu koji se odnosi na upotrebu za rekreaciju. Naime, nomotehnički u članku 2. prijedloga nejasno je na koje točke članka 2. stavka 1. važećeg zakona se odnosi dopuna. Također spominje se dopuna stavka 3. iako važeći zakon ima samo 2 stavka. Isto tako, ovaj prijedlog nije u skladu s Europskim propisima, a ne možemo zanemariti činjenicu da je Hrvatska članica EU i kao takva poštuje Europske normativne okvire. Europski Parlament i Vijeće uredbom su definirali da kod industrijske konoplje sadržaj THC u suhoj tvari biljke ne prelazi 0,2%, a predlagatelj taj postotak diže na 1% Što se tiče uporabe konoplje u medicinske svrhe, dvojbena je i formulacija stavka 2. članka 13b o kojem je isto bilo već govora ovdje danas. naime, prijedlog iz kojeg proizlazi da svaka punoljetna osoba može proizvesti konoplje onoliko koliko smatra potrebnim za liječenje što je stvarno individualna ocjena i to je teško kontrolirati jer osoba da sama može donijeti tu odluku znamo da to nije neko dobro i sretno rješenje. Sama marihuana ima izuzetno visok postotak THC-a što dovodi u pitanje sigurnost primjene kao i procjenu potrebne količine. U većini zemalja EU primjenjuju se gotovi lijekovi stvoreni u kontroliranim uvjetima, samim time su i sigurni za primjenu. U odnosu na članak 13c prijedloga, tj. uporabu konoplje za rekreativne svrhe smatramo da je potrebna šira javna i međuresurna rasprava jer tu smo na skliskom terenu, već smo o tome zapravo svi govorili, moji prethodnici upravo o toj javnoj raspravi koja je potrebna. Smatramo da uzgoj, prerada i uvjeti stavljanja u promet trebaju biti jasnije i detaljnije uređeni samim zakonom, a ne pravilnikom, kako bi se spriječile moguće zlouporabe. Niti u drugim članicama EU nije bez striktne zakonske kontrole moguće uzgajati, proizvoditi, prerađivati i na kraju upotrebljavati marihuanu za osobne potrebe. Smatramo da je ovaj Prijedlog svakako pomak, no iziskuje doradu i širu raspravu budući da se radi o kompleksnoj problematici koja zadire i u ostale zakonske propise RH, te u ovom trenutku stav je NHS-a da ovaj Prijedlog ne možemo podržati. U ime predlagatelja, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Kolegice Makar, ne vidim stvarno gdje piše da bi si osoba kojoj treba konoplja zbog svog medicinskog stanja za liječenje sama sebi dijagnosticirala koliko joj to treba. Naime, vi ste govorili o čl. 13.b, znači ovdje stoji i st. 2. smije uzgojiti onoliku količinu konoplje koja joj je potrebna za uporabu i spravljanje pripravaka na bazi konoplje za vlastito liječenje. Tu nije ništa sporno, ne piše da ona sama procjenjuje koliko njoj treba. Dapače, u slijedećem stavku je pojašnjeno tko će dati dijagnozu i tko će procijeniti koliko bolesna osoba za koju bolest smije. Znači stoji ovako, ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i pravosuđa donijet će pravilnik, znači pravilnik kojim se propisuje način ostvarivanja prava na osobni uzgoj konoplje u medicinske svrhe. Znači, ako je osoba dijagnosticirana s određenim stanjem sa bolešću, sukladno pravilniku dakle, će joj struka propisati koliko smije dobivati i doze i koliko smije uzgajati itd. Znači, način registriranja medicinskog stanja te mogućnost uzgoja, prerade, proizvodnje i stavljanja u promet konoplje i pripravaka na bazi konoplje za potrebe drugih oboljelih odnosno od strane drugih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju za to registriranu djelatnost. Prema tome, neće si osoba sama sebi raditi dijagnozu, neće sama sebi propisivati koliko joj treba, nego će se to regulirati pravilnikom. Nakon dijagnoze, sukladno pravilniku dobiti će dozvolu da se liječi već koliko joj treba doza. Htio bih se osvrnuti sada na jedan drugi dio našega prijedloga oko kojeg se vjerujem svi slažemo. To je onaj dio koji se odnosi na poljoprivredu odnosno poljoprivrednu proizvodnju. Morate znači, imati točno što se tiče industrijske konoplje, određene sorte. Ne možete koristiti cijelu biljku, nego samo određene njezine dijelove koji se mogu koristiti za hranu za ljude i za hranu za životinje. Dakle, ne možete raditi tkaninu, ne možete raditi, evo pobrojali smo ovdje cijeli niz proizvoda dakle, vlakna, platna, jedra, obuća, odjeća, cerade, šatori, ribarske mreže, vatrogasne cijevi, vreće. Znači, osim toga koristi se za proizvodnju ulja, boja, lakova, biorazgradive plastike. Širok spektar proizvoda, 25 tisuća je navedeno u prijedlogu, to je struka rekla koja se time bavi i udruge da je to broj dakle, u cijelom svijetu proizvoda koji se ovog časa mogu proizvoditi od konoplje. Što će se dogoditi ako ne legaliziramo? Legalizirati će, ako ne legaliziramo sada, jel kad-tad ćemo legalizirati jer je bitka za konoplju već dobivena. Znanstvena istraživanja su pokazala da ono što znamo o konoplji danas nije isto što smo znali 60-ih. Danas znamo puno više i ta bitka je zapravo dobivena, samo ju treba formalizirati. Ako mi sada ne legaliziramo u ovo skoro vrijeme, dogoditi će se da legalizira Slovenija, Italija, ne znam Srbija i onda će se tamo razvijati poljoprivreda, poduzetništvo, inovacije u obliku novih poljoprivrednih proizvoda, tamo će se otvoriti stotine tisuća firmi, steći će kapital i onda kad mi recimo za 10 godina idemo u legalizaciju naći ćemo se u situaciji da zapravo ne možemo konkurirati njima jer već dugo posluju, uhodani su, imaju kapitala ... [[Govornik se ne razumije.]] su tu na tržištu, biti će nemoguće probiti se. Govorim dakle, isključivo o poljoprivrednom dijelu.

Imamo dvije replike. Poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, pa kad govorite o osobnoj uporabi, ne vidim razloga ako dopuštate konzumaciju marihuane u rekreativne svrhe i za osobnu uporabu, da po nekoj logici se to ne dopusti za sve ostale ilegalne droge koje su u ovome trenutku. Dakle, a što se tiče eventualnih gospodarskih koristi u industrijskoj konoplji, to nitko ne spori i apsolutno treba ažurirati Zakon i napraviti tu mogućnost da oni ljudi koji žele proizvoditi industrijsku konoplju, da to bude sve propisano jasno i Zakonom i podzakonskim aktima i da se to dogodi. Još kratko bih samo htio reći, dakle vezano za ove društveno prihvatljive droge, da ne bi ispalo da ih ja promoviram. Dakle, javno zdravstvo u svim zemljama radi enormne napore da suzbije i ovisnost o duhanu i ovisnost o alkoholu, pa je tako recimo Škotska uvela minimalnu cijenu alkohola, ne možete kupiti bocu vina za manje od 5,2 eura. Zahvaljujem. Izvolite. Čak i u vladajućoj većini koja voli se prikazivati kao nekakva konzervativna, demokršćanska se pojavila svijest da konoplja nije danas ono što je bilo nekada prije i da treba dakle, za poljoprivrednu proizvodnju omogućiti da se ona razvija, da se proizvodi širok spektar proizvoda, da se razvija poljoprivreda, da se zaposle ljudi. Napravite onda tako kad ćete već odbiti naš zakon, napravite onda svoj, samo molim vas da to bude brzo, a ne da to budu godine.

Izvolite. Kolega Sinčić mi smo u klubu jako dobro proučili ovaj zakon i gajimo velike simpatije prema njemu i zato smo vam ovdje i skrenuli pažnju i zato što ovaj zakon nije savršen, nijedan zakon kada se krene pisati nije savršen, bojim se da neće doživjeti drugo čitanje, očito potpore takve nema.

Dakle to je nama isto tako u klubu je malo to sporno da onda osoba dolazi sama u poziciju da sebi određuje koliko je medikamenta potrebno. Dakle tu ste malo u kontradikciji, to govorim u najboljoj namjeri. Dakle intencija je bila kao što sam rekao da sukladno pravilnicima i zakonima nakon dijagnoze, nakon što se utvrdi kolike su doze potrebne u kojim razmacima i sve ostalo, osoba sama sebi uzgaja za svoju upotrebu odnosno da može kupiti od domaćih proizvođača što je pak povezano za Možda je trebao stavak 2. biti 3., a 3. 2. da se shvati kronologija, ali to je ideja. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu, poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege. Znači konoplja je jedna vrlo korisna biljka, njezino se vlakno odlikuje čvrstoćom, elastičnošću, dugotrajnošću, otpornošću na vodu i zato se upotrebljava za proizvodnju užadi, jedara, konopaca, platna, izradu odjeće, obuće, cerada, šatora, ribarskih mreža, vatrogasnih crijeva, opreme, vreća sve više se koristi kao ulje, sve više se koristi u prehrani, sve više se koristi u kozmetici, sve više se koristi u energetici, može se upotrebljavati kao gorivo. Mogu se proizvoditi brojni proizvodi i proizvodili su se u Hrvatskoj sve do prije 60 godina, a mi smo se sada evo doveli u stanje da ne samo da je potpuno zabranjena konoplja nego više ne postoji domaća sorta konoplje i nema više hrvatskoga sjemena odnosno moramo ga uvoziti. Doista ne postoji ni jedan jedini razlog zbog kojih se ne bi moglo iskorištavati cijela biljka industrijske konoplje, posebice stoga što je u njoj izrazito niska razina tetrahidrokanabiola ili skraćeno THC-a. I vidite sada po prvi puta u ovom Visokom domu uz jedan zakonski prijedlog Živoga zida osjetilo se kao da su možda zastupnici na trenutak bili na istoj strani. Vidjeli smo i na odborima da u biti i zastupnici vladajuće većine i zastupnici oporbe shvaćaju da takva zabrana nema smisla. I to bi možda mogao biti jedan dobar razlog zbog kojega bi ovaj zakon bilo dobro pustiti u drugo čitanje da se nastavi ta javna rasprava i da u biti se onda amandmanima možda postigne barem to da ova prva dva dijela koja nisu sporna, osobito prvi dio koji nije nikome sporan i usvoji jer nema smisla kako je rekao zastupnik Varga svaka dva, tri mjeseca ispočetka slati novi zakon, isti zakon u raspravu ako nema ozbiljnih prigovora. S te strane mislim da je postignut veliki napredak u samoj činjenici da su se neki stari otpori slomili. Prije 15 godina ne bi dozvoljavali ni najmanju upotrebu, sada se već razumije da u biti to nije sporno. I ja pozivam zastupnike da daju ovome zakonu šansu u drugom čitanju, mislim da nikome neće pasti kruna s glave, a može iz svega toga izići nešto na koncu korisno i nešto što će Hrvatsku unaprijediti, dakle ponavljam još jednom kako u nekakvom opće kulturnom smislu tako u gospodarskom smislu, u medicinskom smislu i na koncu konca otvaranju radnih mjesta i dobitku za proračun. Eto toliko od mene. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu na ovoj raspravi. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Kao što sam rekao bio u onoj replici vrlo važna tema, nažalost kasno je, ima nas sve skupa na prste jedne ruke za nabrojat što je šteta, ali bitno je da se o ovoj temi govori, da se govori češće, da se govori s nekim ciljem da se postigne pomak.

Obično kada ne želiš da se nešto donese onda šalješ na široku javnu raspravu, osnuješ nekakav komitet ili nekakvo povjerenstvo i od toga ne bude nikada ništa.

Tko god je to vodio, može zaključiti samo jednu stvar, a to je da je alkohol nešto po meni neusporedivo opasnije, razornije, groznije, neizlječivije, nego bilo kakva navodno ovisnost o marihuani. S time da u svojih 38 g. života još uvijek nisam čuo niti jedan slučaj nekoga tko bi bio klinički ovisan o marihuani. A imao sam prijatelja u srednjoj školi, koji su hvala Bogu znali zapaliti po 3 jointa dnevno i tako onda jedan period … [[Govornik se ne razumije.]] života. Onda bi u jednom trenutku skužili da ih je to omutilo, da zbog takvih ne mogu funkcionirati, pa bi prestali. Nažalost znam dosta ljudi koji su tako nažalost, sa pivicom, 2, 3, 4, 5 litre vina dogurali do toga da dođu u fazu da se s time ne mogu nositi. Zato mislim da je to sa aspekta, a o nikotinu da ne govorimo.

Doduše tu ne malteretiraš druge, ustvari malteretiraš sa dimom. Koliko agresivnih činova, koliko je ljudi ubijeno pod utjecajem alkohola, koliko bijesa, srdžbe, grozno. Čovjek kad se napuši, evo neka mi nitko ne zamjeri, vjerojatno će to netko i prenijeti, nije me briga, kada se napuši, najgore što može stradati je frižidier, natučeš par kila. Eto, za razliku od nekih koji, političara, kako je to popularno reći, probao sam jednom pa mi se nije svidjelo, ja sam probao to više puta, ne jednom, mogu reći da koristim tu i tamo. Ne paše mi u nekim trenucima, nekada da, nekada ne, ali bi volio, da kada mi se to zaželi, kao što se zaželi 14% hrvatske populacije, da ne moram ići kod nekoga, tko zna nekoga, tko zna nekoga, pa da kupim nešto što nemam pojma što sam kupio. Eto, volio bi da jednog dana živim u zemlji koja je civilizirana, koja stvari naziva pravim imenom, koja kaže, dijeliti ćemo sve psihotropne tvari, tretirati jednako. Ustvari, ne ne možemo, tu se ne slažem s kolegom Čelićem, ne može se uspoređivati teške droge, ne može se uspoređivati ni kokain ni heroin, a niti bilo kakve ove sintetičke droge se ne mogu uspoređivati sa THC-om. Od ovih sintetičnih droga nema apsolutno nikakve koristi, a od ovoga ima. Ali sa svime što se pretjeruje nije dobro. Znate vi možete početi piti ujutro, od 7 ujutro pivicu, a do kraja dana, biti ćete izobličeni. Mislim, mi ovdje tu govorimo, koliko je marihuana štetna i koliko to vodi ne znam u probleme, ha mislim, na šanku tu kod nas u Saboru se od ranog jutra, krenu, neki kolege tući po rakijici.

Da ne govorim o tome da se u potpunosti slažem s kolegom Sinčićem, da trebamo jednom prihvatiti činjenicu da moramo iskoristiti priliku. Priliku koja nam se možda neće pružiti ponovno. Evo, preteći konkurenciju.

Da trebamo iskoristiti priliku. Možda nam se neće pružiti ponovno, možda netko iz naših susjedstva, neki od zemalja jednostavno prepozna taj gospodarski moment, turizam.

Gledajte, koliko, ja sam bio, mislim ne znam, pretpostavljam da smo više-manje svi bili u netko trenutku u životu u Amsterdamu, nije to baš tako grozno. To je nešto što je tamo recimo coffee shopovima ilegalno, ne smije se pušiti nikotin, puši se sa čajem. Dakle, prepoznate su štetnosti drugih ovisnosti. I tamo ćete vidjeti po cesti da ljudi tumaraju svašta, ali dolazi ispod drugih stvari. Mislim vi u Amsterdamu, ne možete naći slobodan krevet tokom cijele godine, ne.

Zakon vam je ima dobro intenciju, neki dijelovi su loši, volio bi kada bi to dobilo priliku da ide u drugo čitanje. Osobno ću glasati za, mislim da evo, kao što vam se tu potkrala neka greška, da bi se to trebalo popraviti, a ako sada to ne prođe, ne bi to trebalo doživljavati kao nekakvu … [[Govornik se ne razumije.]] tragediju, ne bi od toga trebali pokušati skupljati bodove. Mislim barem meni je to tema za koju smatram da to unaprjeđuje hrvatsko društvo, da male licemjerja, uvijek je bilje za hrvatsko društvo, a dakle, ako sada to ne prođe ne prođe, idemo probati u nekoj drugoj kombinaciji, neki drugi klub, neka druga ideja, proformulirati, samo to kada čujem široko javna rasprava, od tog mi se diže kosa na glavi. Jer to znači garantira, da apsolutno od toga neće biti nikada ništa. I ako neće biti ništa, ajmo onda tu otvoriti, jednu zaista ozbiljnu raspravu u ovome Domu, o tome da se u potpunosti, recimo zabrani reklamiranje alkoholnih proizvoda. Da se ne pravimo glupi, pa da ne kažemo, da piva nije alkohol, piva je alkohol. Ja ne znam kako vi kolege, ja ako popim 3 pive, ja sam mrtav pijan. Možda ne 3 ali 4 pive, ja se ne bi usudio doći tu sjesti u ovu sabornicu, za razliku od nekih, ne bi. A piva se reklamira, čak sam vidio na Jadrolinijinim trajektima hrvatska riječ za pivo je, pa da ne reklamiram marku pive, mislim katastrofa. I to još naša državna, ono brodarska agencija. Mislim ovo kaj ste rekli, da reklame za pive ima na svakom koraku.

A reći ću vam da postoji sigurno i lobij crnog tržišta. Ima jedan dio ljudi koji se ne reklamira, koji nemaju, nisu izlistani na Zagrebačkoj burzi, kojima je itekako u interesu, da ovo ne bude nikakav legalan biznis, što crnije to bolje. Na tome se okreće velika lova, sami ste rekli koliko je postotak godišnjeg zapiljena, koliko participira marihuana u svim mogućim nekakvim policijskim akcijama, kada se radi zapiljena droge. Meni to nije u potpunosti logično. Znači kada bi se to reguliralo, kada bi se to u potpunosti dekriminalizirao, legaliziralo onda bi jedan veliki broj tih dečki nažalost prestao biti toliko profitabilan, i dalje bi oni zarađivali, ali ne tolko i Hrvati bi znali kada bi kupili, kaj su kupili, šta su kupili da ne idem sa lokalizmima, šta su kupili, šta od toga očekivati i od te prodaje, ovo se isto tako slažem s ovim argumentom, od prodaje takve recimo supstance, THC-a, tj. marihuane kanaboida bi se mogla financirati terapija za one prave ovisnike, ovisnike nažalost i o jednom djelu drogama koje mi ovdje tu podržavamo, a to su alkohol i nikotin. Mislim da bi od toga više-manje svi imali nekakve koristi, a sad dalje možemo analizirat kolko god hoćemo. Možemo reći da mi s time potičemo mladež da se drogira, da smo protudrštveni, da smo ovakvi, onakvi, ali to su u principu ja mislim već ostarjele, zastarjele otrcane frazetine. Idemo naprijed, idemo probat sad s ovime, vrlo vjerojatno neću uspjet, poštujem stav i mišljenje kluba svih, moje je ovo mišljenje, ja ću vam ovo podržati, nadam se da će proći u drugi krug.

Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Pa kolega ja ne znam tko je ovdje moralizirao. Dakle što se tiče ovisnosti o marihuani, uzmite bilo koji klasifikacijski priručnik iz psihijatrije, uzmite podatke sa Europskog centra za praćenje droga, najčešće sredstvo ovisnosti, što se tiče ilegalnih droga u Europi zbog kojih se ljudi javljaju na liječenje od ovisnosti jest marihuana. Znači ja ne ekskulpiram, dakle činjenica da je legaliziran alkohol i duhan govori o enormnim brojkama i činjenicama da je to društveno prihvatljiva droga. Ali vi pričate o lijeku, marihuana čudotvorni lijek. Pa kokain vam je sto puta bolji lijek, nego marihuana. Anestetik koji se koristio '60ih godina, o heroinu da ne govorim. Znači imate liječenje heroinom u Nizozemskoj upišite uchtenhagen heroina system treatment.

Ja ne mogu znat tako dobro što vi znate, međutim jednu stvar koju ja vidim kao laik svakodnevni, znači građanin koji se kreće među određenim krugom, da ja osobno nikada u životu nisam vidio nekoga tko je ovisnik u marihuani do te mjere da je čovjek morao ići na liječenje. … [[Upadica se ne čuje.]] Ok, vi sad meni tvrdite da je to tako i vi ste, samo malo, vi ste liječnik, ja ne kažem da vi nemate pojma o čem govorite, znate, zato imate diplomu, ja sam s ove strane laik, ja vam samo kažem da sam ja u svojem životu vidio nebrojeno alkoholičara i ljudi moje dobi i starijih ljudi i svih mogućih društvenih skupina, a da do sad još nisam upoznao jednog ovisnika o marihuani. Samo to kažem, ne morate se odmah vrijeđat, ne morate odmah reć da sad ja tu dociram ili moraliziram. Evo prilika i kolega Ćelića da organizirate posjet zastupnika koji to žele vašoj ustanovi pa da malo prošire vidike. Sljedeća replika poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, znači jedna je zanimljiva stvar ta da tamo gdje je marihuana legalizirana ustvari dolazi do smanjenja broja korisnika. To je isto kao kad ste spominjali alkohol u SAD-u su svojedobno išli s prohibicijom, trajala je 10-ak godina i onda su vidjeli da su u biti napravili puno veću štetu, nego korist. Stvorili su crno tržište, a ljudi su konzumirali još više. Uvijek je to zabranjeno voće na neki način atraktivno pa ljudi onda to rade čisto iz nekakvog bunta ponekad, otpora itd. To me podsjeća na onu priču iz doba Jugoslavije kad su svi pjevali bana Jelačića i Vilu Velebita, a od kad je nastala Hrvatska država ne sjećam se da sam ju baš čuo, možda sam ju čuo par puta u zadnjih 28 godina. Znači jednostavno nekim ljudima čista zabrana sama po sebi tjera da nešto rade.

Hvala lijepa. Završna riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGE poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite.

Hvala vam predsjedavajući.

Znači čitam: ovim zakonskim izmjenama dozvoljava se uzgoj, prerada, uporaba i promet konoplje u medicinske svrhe. Svi znamo, sada se može samo uvoziti. Svaka punoljetna osoba koja smatra da bi konoplja ili pripravci na bazi konoplje pomažu u liječenju bolesti ili otklanjanju simptoma i tegoba povezanih sa bolešću smije uzgojiti onoliku količinu konoplje koja joj je potrebna za uporabu ili spravljanje pripravka na bazi konoplje za vlastito liječenje. E sad tu netko vidi samo dijagnozu, samo doziranje, samo reguliraciju, ne. Jer stoji u nastavku objašnjenja: način ostvarivanja ovoga prava, način ostvarivanja ovoga prava, a to je postupak utvrđivanja i registriranja medicinskog stanja, okvirna procjena količina biljaka za pojedine postupke liječenja i slično, kao i uvjete koje mora zadovoljavati fizička ili pravna osoba u svrhu registracije, obavljanja djelatnosti uzgoja, prerade, proizvodnje i stavljanja u promet konoplje i njezinih pripravaka za potrebe drugih propisat će ministar zdravstva pravilnikom uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva pravosuđa. Znači po treći puta, nadam se da je sada razjašnjeno. Ne samo da je u člancima, nego je i u obrazloženju, evo ovdje odlomak pod b, zadnji odlomak pod B prije onog djela za rekreaciju. Treba reći, evo imam podatke, mislim da su od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Mi zapravo zbog nedovoljno dobre regulacije, nedovoljno suvremene, moderne regulacije smo te ljude, naravno ne koriste svi medicinsku konoplju za liječenje, međutim onima kojima liječnik to propiše, znamo od 2015. je moguće za rak i epilepsiju, multiplu sklerozu, mi njih zapravo prisiljavamo da idu u ljekarnu a ovih dana pišu mediji uopće nema za kupiti, da idu u ljekarnu i ostave tamo 1000 do 2000 kuna, to je neka normalna terapija, ovako mjesečno što je pa jedna penzija ili veliki dio plaće dakle u toj ljekarni, samo da bi si mogli ublažiti simptome odnosno da kažem, liječiti se na taj način. S jedne strane imamo zapuštena sela, propadanje poljoprivrede, 20% je pala proizvodnja kukuruza od prošle godine, jedino u par kultura imamo porast, svugdje drugdje je totalni slom. S jedne strane imamo devastaciju sela i pad poljoprivredne proizvodnje, sa druge strane imamo stotine tisuća ljudi ovdje koji vape ili bi mogli vapiti za liječenjem pomoću medicinske konoplje ali od njih tražimo ogroman novac da to pravo ostvare koje onda ide van u Kanadu umjesto da od dva problema napravimo dva pobjednika, ne, nama više paše lose-lose situacije umjesto kako se to kaže engleski je li, win-win. Prema tome, tko ima gdje uzgajati nakon što mu se dijagnosticira stanje, dozvoliti mu da za sebe uzgaja. Tko nema gdje uzgajati, taj će kupiti od onoga iz Hrvatske koji ima gdje uzgajati.

Ako već nećete prihvatiti naš zakon, dajte onda napišite svoj zakon i do ljeta se to sve može riješiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga nije složen zakon. Nije složen zakon niti je uopće potrebno mnogo članaka mijenjati da bi se to izreguliralo. Ako se mogao lex Agrokor, jedan puno složeniji i kompleksniji zakon napraviti u veljači, vidimo sada u veljači i ožujku, pa se u travnju, izglasati može se sigurno i ovo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Sinčiću na ovoj završnoj riječi, s ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom predstavniku predlagatelja kolegi Bunjcu na obrazloženjima prijedloga zakona i kolegi Tomislavu Dulibiću, državnom tajniku u Ministarstvu zdravstva. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene na današnji dan, nastavljamo sutra ujutro u 9 i 30 s Prijedlogom Odluke o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 3. Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.